V souladu s požadavky směrnice dochází zejména k úpravě základních podmínek provozu plavidel na vnitrozemských vodních cestách, procesu schvalování technické způsobilosti plavidel, vydávání osvědčení plavidel, podmínek pro zkrácení a prodloužení doby platnosti osvědčení plavidel a zřízení nové evidence osvědčení plavidel prokazující plnění harmonizovaných technických požadavků včetně zajištění předávání vybraných údajů do evropské databáze trupů plavidel a jejich výmazu. Návrh zákona přináší i další změny přesahující rámec uvedené směrnice. Nejvýznamnější z těchto změn je zavedení povinnosti provozovatelů některých plavidel provozovaných na stanovených dopravně významných vodních cestách vybavit plavidlo zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel.

K návrhu zákona byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů. Lze shrnout, že Ministerstvo dopravy souhlasí se všemi pozměňovacími návrhy doporučenými v usnesení hospodářského výboru. Tyto pozměňovací návrhy zahrnují úpravu čerpání digitalizovaných fotografií a podpisů ze stávajících informačních systémů při vydávání průkazů způsobilosti; úpravu obětování věci ve společném nebezpečí; rozšíření působnosti Ministerstva dopravy a Státní plavební správy o činnosti týkající se prevence v oblasti bezpečnosti plavebního provozu; aktualizaci odkazu na unijní předpis; legislativně technické úpravy včetně změny data nabytí účinnosti vše označeno jako pozměňovací návrh A a úpravu vyjmutí převozních lodí z povinnosti vybavit je zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel se zařízením pro zobrazení elektronických plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel to je pozměňovací návrh C, pozměňovací návrh pana poslance Bauera. K ostatním pozměňovacím návrhům, což je konkrétně pozměňovací návrh paní poslankyně Matušovské pod písmenem B spočívající ve vypuštění novelizačního bodu upravujícího změnu podmínek pro prováděcí technických prohlídek plavidel stanovených v rozhodnutí o pověření právnické osoby, a pozměňovacímu návrhu pana poslance Kolovratníka, což je pozměňovací návrh D, kterým se navrhuje doplnit podmínku pro vydání rozhodnutí o pověření právnické osoby prováděním technických prohlídek plavidel spočívající v tom, že tato osoba má vlastní předpis upřesňující technické požadavky na stavbu a způsobilost pravidel, zaujímá Ministerstvo dopravy stanovisko negativní. Děkuji za pozornost.

Pane ministře? Paní zpravodajko? Není tomu tak.

Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní vám přednesu návrh procedury, kterou najdete pod sněmovním tiskem 195/4.

Za páté pozměňovací návrh D. A za šesté, nebo za páté návrh zákona jako celku. Má někdo návrh na změnu procedury? Není tomu tak. Můžeme o ní hlasovat, a to v hlasování číslo 83, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s navrženou procedurou. Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena. Můžeme se jí tedy řídit a hlasovat jednotlivé návrhy. Prosím první návrh, paní zpravodajko. Jedná se tam o opravu odkazu na unijní předpisy, prevenci v oblasti bezpečnosti plavebního provozu, nějaké legislativně technické opravy. A jde tam také o digitalizaci dat a odloženou účinnost. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh? Další budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B paní poslankyně Matušovské. Tady jde o pověřenou osobu, podmínky provádění technických prohlídek. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh? Další pozměňovací návrh je pod číslem Odhlásil jsem vás všechny, požádám vás o novou registraci.

A hospodářský výbor doporučuje. Ano, pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh? Je to pan poslanec Kolovratník a jedná se o pověřené osoby, povinnost mít vlastní předpis upřesňující technické požadavky na stavbu a způsobilost plavidel schválené plavebním úřadem. Hospodářský výbor nedoporučuje! Hospodářský výbor nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Přednesu návrh usnesení.